Zahvaljujem se predstavnicima medija i mi ćemo krenuti kao i uvijek na početku zasjedanja sa iznošenjem stajališta. Prvi je na redu Klub zastupnika Mosta, poštovana kolegica Marija Selak Raspudić, izvolite.

Jeste li znali da je pandemija, koja je život prebacila online uvelike doprinijela porastu iskorištavanja djece za pornografiju kojeg je čak 30% više nego u 2019. g. Jeste li znali da je porast tjelesne ozljede na štetu djece i obitelji porastao 50% u odnosu na 2019. Jeste li znali da je sustav u vrijeme pandemije potpuno krahirao pa je neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta poraslo za nevjerojatnih 81%, a povreda djetetovih prava za 33%, odnosno jeste li znali da je u pademijskoj 2020. g. se djeca dramatično više iskorištavaju za pornografiju i fizički zlostavljaju, a zaštita njihovih prava praktički ne postoji? O čemu je riječ? Potaknuta tragičnom smrti malene Nikoll i znajući da je u pandemiji kazneno djelo obiteljskog nasilja poraslo za čak 40%, postavila sam si pitanje na koje nisam dobila odgovor u javnom prostoru, što se događa s djecom u vrijeme korone? Ne kakve su brojke, nego kakav je trend, jer nas on jedini upozorava. Kakva je 2020. u odnosu na 2019. 2020. g. je godina lockdowna, ljudi su nervozni, ljudi su nezaposleni, konzumacija alkohola je porasla, brojne su institucije prebačene online i rade u smanjenom opsegu, čak je i pravobraniteljica za djecu online. Škola je online, a sport je praktički nestao. Na kome se nakupljene frustracije iskazuju? Brojke neumoljivo upozoravaju da su djeca velika žrtva korone na više razina. Služe kao ispušni ventil zbog nataloženog bijesa roditelja, činjenica da je većina institucija zbog provođenja epidemioloških mjera prebačena online, poslužile kao isprika za zaobilaženje sudskih odluka koje se tiču zaštite dječjih prava i virtualizacija naše stvarnosti, nažalost se pokazala kao plodno tlo za dječju pornografiju. A što kažu nadležne institucije na sve ovo? Kažu da, citiram, rezultate uloženih napora nalazimo u povećanom broju otkrivenih kaznenih djela nasilja u obitelji počinjenih na štetu djece. Da prevedem, kada su brojke loše, znači da sustav dobro radi, a kada su dramatične, onda valjda sustav briljira. Ako je istina da brojke rastu jer su zaposlenici MUP-a počeli bolje raditi svoj posao, što nam to onda govori o brojkama koje padaju? Primjerice, spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina pala je za 46% MUP-ova logika bi, dakle podrazumijevala da je tu sustav potpuno zakazao, jer imamo dramatičan pad prijava seksualnog iskorištavanja djece. Naravno da navedeno nema nikakvog smisla i da je istina jednostavna. Nismo usavršili nikakav sustav, pogotovo u vrijeme pandemije kada je on, kao i sve ostalo, na aparatima, nego su djeca kao najranjivija i najnezaštićenija skupina ostala na milost i nemilost svojim zlostavljačima. Vrijeme da se s tim suočimo i hitno reagiramo kako bismo taj trend zaustavili. A što radi pravobraniteljica za djecu? Ona šalje preporuke. No preporuke nije dovoljno uputiti i time umiriti svoju savjest. Treba biti uporan i opetovano inzistirati na njihovoj implementaciji. Jer, nažalost, sve što u praksi pronalazimo tek su neprohodna izvješća i grafovi, ali i neumoljive i krivo interpretirane brojke iza kojih stoje živa lica djece koja nisu smjela postati žrtve nasilja, pornografije ili bilo kakvog oblika iskorištavanja. Djeca koja imaju svoja prava i zaslužuju njihovu zaštitu. Tu su i nagomilana pitanja koja ostaju neodgovorena. Koliko je djece u 2020. na temelju ovih podataka izdvojeno iz nasilnih obitelji? Čemu odluke sudova ili Zavoda za socijalnu skrb kad ih nitko ne provodi i tko je odgovoran za njihovo neprovođenje, pa i pitanje koje postavljam s najvećom zebnjom. Ako su službene brojke ovakve, a škole, baš kao ni druženja, većinu godine nije bilo, dakle djeca nisu bila dostupna onima koji su znakove zlostavljanja mogli prepoznati te su bila zatvorena sa svojim zlostavljačima, kakva je tek stvarna situacija? Stoga, možda prije nego opet netko vulgarno opsuje socijalne radnike ili krenu pompozni masterplanovi nekvalificiranih ministara, da prvo, bez uvijanja, bez neodrživih samozavaravajućih objašnjenja, analiziramo dostupnu statistiku i priopćimo javnosti što se uopće događa.

6. rasprava, nezavisna zastupnica poštovana Karolina Vidović Krišto. Izvolite.

Dame i gospodo, brzina odlučivanja u današnjem digitalnom vremenu je obveza onih koji donose odluke. Koliko uspješno vlade donose odluke, vrlo transparentno se može vidjeti na stranicama statističkog ureda Unije, Eurostat i to gledajući gospodarski rast ili pad pojedinih država i što je izuzetno bitno, rast ili pad stanovništva. Po tim statističkim parametrima, u Hrvatskoj se događa drastičan pad hrvatskog stanovništva, a po kupovnoj moći, kao što znamo, samo je Bugarska iza nas. Slijedom tih znanstveno utemeljenih podataka, hrvatska je Vlada dokazano nesposobna i neuspješna. Međutim, postoje drugi pokazatelji, oni koji nemaju nikakvu, pa ni znanstvenu podlogu, koji pak vrijeme da za hrvatske mainstream medije, a po njima je Plenkovićeva Vlada najuspješnija u Europi, u svijetu, a možda i šire. Tu manipulaciju Vlada medijima plaća novcima hrvatskih građana. Ti hrvatski mediji su efikasni u izvršavanju usluga hrvatskim moćnicima, to je evidentno, a svoju demokratsku društvenu ulogu uopće ne izvršavaju. Kad-tad će se sramiti zbog svog današnjeg djelovanja. Kako ta javna kontrola uopće ne funkcionira, odluka hrvatske Vlade postaju sve apsurdnije i sve grotesknije. Tako je Vlada na prošlotjednoj sjednici imenovala Jugoslava Bagatina, čovjeka od 72 godine za predsjednika Upravnog vijeća Kliničke bolnice u Splitu. Vlada pritom ne navodi kriterije na temelju kojih je Jugoslava Bagatina izvukla iz mirovine te postavila na takvo bitnu funkciju u hrvatskom zdravstvu. Isto tako, prije nekoliko mjesecu u sustav Ministarstva pravosuđa iz mirovine u aktivnu službu vraćen izvjesni Jure Žulj. Ni u ovom slučaju nam nitko nije objasnio koji su to kriteriji i posebne vještine dotičnog da ga se iz mirovine reaktivira u službu. S druge strane, šefica ljudskih resursa u jednoj stranoj tvrtki u Hrvatskoj, govori mi kako joj se pri razgovoru za posao srce slama kad tolikim kvalitetnim ljudima mora dati odbijenice jer jednostavno, hrvatsko tržište rada ne funkcionira i ljudi nemaju posla i to kvalitetni i obrazovani ljudi. Jedan dio problema je to što imamo nisku razinu gospodarskih aktivnosti, a ključni uzročnik toj situaciji je korupcija i nesposobnost vladajućih struktura jer, kao što znamo, Hrvatskom vladaju djeca moćnika iz komunističko jugo režima, a njihovu sposobnost vidite i na primjeru kako Plenković nabavlja zrakoplove. To je taj destruktivni nazadno proturazvojni duh koji je zavladao Hrvatskom. Naravno da u Hrvatskoj imamo tisuće ljudi koji su u punoj snazi te visokoobrazovani s međunarodnim iskustvom koji bi mogli obnašati funkciju Upravnog vijeća bolnice u Splitu. Ali današnjoj vlasti takovi nisu potrebni. Njima trebaju umirovljeni Jugoslavi Bagatini i Jure Žulj. Imam slučaj osobe sa završenim studijem na jednom čuvenom američkom sveučilištu. On je htio raditi u i za Hrvatsku te se ponudio javno ministarstvu. Nakon višemjesečnog zavlačenja od strane ministra, čovjek je postao životopis jednoj od najvećih svjetskih kompanija i u roku od 2 tj. dobio je menadžersku poziciju u toj tvrtki i to krovnu, za cijelu Europu. Transparentnost, sposobnost, poštenje i domoljublje su kriteriji kojih se ova hrvatska vlast boji. Plenkovićevoj Vladi trebaju Jugoslav Bagatin i Jure Žulj, ljudi komunističkih manira koji garantiraju da se ništa u Hrvatskoj neće mijenjati, da bogati postaju bogatiji, a siromašni siromašniji. I naravno, da se Hrvati i dalje raseljavaju. Zato nam je se boriti za društvo znanja, rada i rezultata, protiv drugarsko-nepotističke svijesti čije rezultate osjećamo svakodnevno na svojoj koži. Mi Hrvati smo dio srednjoeuropskog vrijednosnog sustava te smo uz malo upornosti, osuđeni na uspjeh. A njega ćemo ostvariti putem vladavine prava jer vladavina prava nema alternativu. U toj vladavini prava će oni koji su dokazano nesposobni i koji su sve što su stekli postigli putem privilegija a ne znanja, oni će napokon biti uklonjeni s upravljačkih pozicija a priliku će dobiti vrijedni i sposobni. Stoga nam je se boriti za pravednu Hrvatsku, državu jednakih u kojoj se vrednuju rad i rezultati, Ponavljam, mi Hrvati smo srednjoeuropskog vrijednosnog sustava te smo uz malo upornosti, osuđeni na uspjeh.

porez od 10% plus prirez plus dodatni doprinos od 3% plaćaju svi s mirovinom većom od prosječne plaće, sada je to 6724 kn a lani je bilo 6454 kune.

Ti ljudi su imali velike plaće, puno staža, naplaćali su se doprinosa i doprinosa, poreza, imaju limitirane mirovine i sada čine skupine od oko 30 000 umirovljenika koji su u proteklih 12 g. za zdravstvo u državni proračun uplatili više od 900 milijuna kn da ni sami nemaju pojma za što taj novac ide. to što nisu socijalno ugroženi, ne znači da nisu zakinuti. Zašto su samo oni diskriminirani? Krave muzare dok su drugi izuzeti. Zašto ta kriza samo za njih traje? Jesu li baš oni pozvani spašavati zdravstvo? Ako je tako, neka im se kaže i neka se pokaže bar jedno poboljšanje u zdravstvu koje je postignuto novcem iz tog doprinosa. Ponavljam, uvedeno je kao krizno, uvedeno je kao privremeno, jednostavno je ostalo jer ne može nam nitko ništa, ovo je zrelo ljudi moji, za tužbu protiv države ali trebalo bi stati u red. Pokušao sam to riješiti 2014. i 2015., imao sam obećanje da će se to riješiti 2016., ali nismo uspjeli dobiti povjerenje građana. Dragi umirovljenici, znajte da oni računaju na vašu šutnju, računaju na vašu podijeljenost a sve više uviđam, računaju na vašu starost jer starost je ono što je zajedničko i umirovljeniku sa 2000 kn i onome sa 7000 kuna, poodmakle godine. Jedni se srame svoje niske mirovine, a drugi visoke, a sram bi trebalo biti one koji zaboravljaju kakve su zakone donijeli i zakone koji oštećuju i unesrećuju ljude. Ovo je još jedno ukazivanje na jednu nepravdu nakon puno, puno poziva naših umirovljenika. Bio sam i ostajem vaš glas.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, u prvoj polovici 12. mjeseca prošle godine ovdje smo do jutra raspravljali o interpelaciji na temu nepripremljenosti zdravstvenog sustava na koronu. Govorili smo da premijer Plenković, ministar Beroš i cijela Vlada su imali dovoljno vremena da se neke stvari predvide i pripreme kako spada. Naravno, da je vladajuća većina izglasala da nismo u pravu, da to što govorimo nema veze s istinom, da je sve savršeno i cvjetaju ruže. Ali kolegice i kolege iz HDZ-a i pridruženih stranaka mnogo smo se puta do sada uvjerili da istina i stvarnost ne pitaju za većinu u saboru. Broj ruku koje imate u saboru nema baš nikakve veze s tim što se stvarno događa. I tako premotamo film 4 mjeseca dalje, u travnju smo ove godine i vidimo da je baš sve što smo u interpelaciji pisali i govorili istina. Zbog nepripremljenosti i nevjerojatne šlampavosti platforma preko koje je trebalo organizirati i koordinirati cijepljenje se raspala jer valjda nije bilo dovoljno vremena u više od godinu dana predvidjeti da će cijepljenje u jednom trenutku početi i da nam treba organizacija. To je stvarno iznenađenje. Glavno da su se tu u raspravi interpelaciji HDZ-ovi jurišnici nadmetali tko će više hvaliti pripremljenost zdravstva. Toliko daleko da su neke posebno nadobudne mlade nade pokušale tvrditi da napadamo sestre i liječnike. Ima samo jedna stvar koju prije 4 mjeseca nismo napisali u našoj interpelaciji, a sad se u slučaju cijepljenja pojavila. Sumnja na pogodovanje i korupciju. Dragi moji HDZ-ovci pa što biste vi da vam nema korupcije? Čini se da ne možete disati bez da negdje nekom prijatelju ili kumu ne dodijelite neki posao pa na njemu zajedno omastite brk. Čak niti koronu i cijepljenje ne možete odraditi bez da se odmah novac građana ne slijeva u vaše džepove, a za cijepljenje koga briga. Glavno da je kućni prijatelj i priručni fotograf uzeo 5 miliona za aplikaciju koju je odradio na besplatnom programu i koja očito ima samo jednu jedinu manu, ne radi. Ministar zdravstva Beroš, ta velika nada novog reformiranog HDZ-a besramno dodjeljuje milijunske poslove prijateljima usred užasa u koje je doveo zdravstvo. Uvjerava nas da službe kažu da je sve u redu i odbija preuzeti bilo kakvu odgovornost za kao koji je proizvela njegova platforma za cijepljenje. Veli tako Beroš da nije istina da platforma ne funkcionira nego možda samo ne radi kako bismo htjeli. Koja je točno razlika znaju valjda Beroš i Plenković, a o tome kako funkcionira svakodnevno svjedoče prijavljeni koje je platforma izbrisala, stariji od 65 godina i kronični bolesnici koji i dalje čekaju poziv kao i liječnici opće medicine. Stvarno ne znam, možda bi trebalo u saboru organizirati neko glasanje i onda da izglasamo da sve savršeno funkcionira odnosno bolje rečeno da izglasate da sve savršeno funkcionira, da smo cijepili 50% stanovništva, da smo pobijedili koronu zahvaljujući Beroševoj platformi jer ako vaša većina nešto u saboru izglasa onda je to baš tako. Sasvim je jasno da ministar Beroš mora otići nakon svega što je građanima priuštio i upropastio i ono što im doslovno spašava živote, ali ne trebamo se zavaravati da će time biti riješen jedan problem, a zdravstvo profunkcionirati. Beroš je ministar zato što ga je na to mjesto postavio Plenković i prvenstveno odgovornost leži na premijeru Plenkoviću jer sve dok je on premijer i HDZ na vlasti tonut ćemo sve dublje i dublje dok se za to vrijeme nesposobni i korumpirani ministri smjenjuju kao na traci i to ne samo u zdravstvu nego i svim drugim resorima. Hvala lijepo.

u Dinamu, dobio sam zadatak odgovorit na prozivke na napade g. Pupovca na Domovinski pokret, na Škoru, na Prkačina, na HOS, pa ću krenut sa HOS-om. Dakle, u jednom intervjuu u jednom riječkom Novom listu iz svih oružja i oruđa po HOS-u i pozdravu „Za dom spremni“ i spominjanju rasnog zakona itd. Dakle, g. Pupovac onaj ko se osjeća pripadnikom i predstavnikom srpskog naroda mora vrlo voditi računa kad spomene rasne zakone. Rasnih zakona je za Hitlera bilo svuda moralo ih je bit, ali srpski narod je svojom slobodnom voljom 1805., šeste godine već tijekom 1. srpskog ustanka donio rasni zakon za Karađorđa Petrovića pa su to ponavljali Obrenovići, čak i onaj najeuropskiji, najmudriji, najliberalniji Mihajlo Obrenović je donio jedan rasni zakon, a posebno su zanimljiva dva rasna zakona ili dva ukaza koji su doneseni 1940.g. za prve Jugoslavije. Doduše predložio ih je Slovenac KOrošec, ali zna se tko mu je naređivao i čija je to ideja bila.

I što se događa? Hrvatska tad odlučuje svojom slobodnom voljom, hrvatski ban Šubašić suspendira te zakona u Hrvatskoj, kaže to nama Hrvatima nije svojstveno i mi to nećemo. jedna je situacija bila '41., druge godine, a sasvim druga '40.-te godine. Međutim, što se tiče napada na g. Škoru, ha ne znam gdje ste našli taj kod Škore vidljiv antisemitizam kada je on osoba koju čovjek kad pogleda na prvu vidi da kod njega nema ništa protivno ni jednome kolektivitetu. Dakle, radi se o gospođi koja nije pobijedila ne nekakvom natječaju znanja, koja nije bila na kvizu Najbrži prst itd. nego koja je zbog sporazuma SDSS-a i HDZ-a došla, tako je Joža, i došla je na poziciju kojoj ona očito nije dorasla. Tu nemamo šta više pričat. Što se tiče mene i moje neupućenosti u srpsku pravoslavnu crkvu jedva čekam da mi argumentirano ukažemo na bilo koji moj propust što se tiče prvo, jednog potpuno besmislenog ugovora između Hrvatske države i srpske pravoslavne crkve, a nakon toga ću rado ponovo kroz povijest srpskog pravoslavlja od 1217.g. pa do današnjih dana i ukazati da srpska pravoslavna crkva se na ovim prostorima pojavljuje tek 17.6.1920. ukazom Aleksandra Karađorđevića. Sve što sam rekao o ne postojećem episkopskom savjetu, o izmišljenom predsjedniku, o nelegalnosti srpske pravoslavne crvke u Hrvatskoj stoji i iza toga dalje stojim. Također, ponoviti ću i ono što sam rekao da je potpuno suprotno kanonu pravoslavlja osnivati pravoslavnu crkvu u susjednoj državi jer pravoslavlje kaže da vjerske granice idu tamo kako idu i državne granice. Mi o ovome moramo očito otvoriti raspravu pa da uvodničar govori 20 minuta pa da tu bude ozbiljnih replika pa da na koncu pomognemo aktualnoj hrvatskoj Vladi da se riješi ovog problema koji je problem jednako za srpski i za hrvatski narod. Hvala vam lijepa. Izvolite.

Kad prevladaju i prevladavaju kao što pokušavaju prevladati u ovom Saboru naći ću načina da i o tome progovorim. Ono o čemu želim govoriti jeste zapravo ono o čemu bih rado govorio to je širokopojasni Internet na području Banije, Korduna, Like, dobrog dijela Sjeverne Dalmacije. Ono o čemu bih rado govorio jeste pametna tehnologija u cijeloj Hrvatskoj, a onda i na tim područjima, ali tamo se o tome ne može govoriti. Tamo se o tome može govorit eventualno kad je posredi postavljanje većeg broja baznih stanica za mobilne telefone, tako da ih ljudi mogu koristiti na cijelom tom području kao što ih koriste u svim dijelovima RH. Ono što mnogi ljudi ili rijetko ko nema u RH jeste da ima put do svoje kuće, a na području Banije i na mnogim drugim područjima ratom opustošenim ljudi nemaju pristupa do svoje kuće, niti na području Gline, niti na području Petrinje, niti na području Dvora, niti na području manjih općina Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, o tom želim govoriti. Svatko i svakom je država dužna osigurati da njihova imovina ne propada, da imaju mogućnost pristupa do svojega doma, bez obzira da li taj dom bio stalan ili povremen ili privremen. I to tražimo i očekujemo da se napravi u planu revitalizacije područja koja su pogođena potresom i svih ostalih područja koja su tretirana kao područja od posebne državne skrbi. Ljudi koji su ili sami gradili te puteve zbog oslabljenih zajednica, razrušenih zajednica, sad više nemaju socijalne mogućnosti i socijalne snage da to vrate. I to mora biti prvi plan i prvi posao države prije nego što krene u obnovu kuća, da izgradi osnovnu infrastrukturu, onima koji još nemaju struju da im omogući tu struju, a mnogima, nažalost mnogima koji nemaju puteve, koji su, koje je voda odnijela, koje je živica obrasla, koji su kamioni koji izvlače drveno bogatstvo s toga područja uništili od raznih privatnih vlasnika ili državnih poduzeća želimo da ti putevi budu prioritet i da država zajedno sa JLS-ovima napravi neku vrstu new deala na tom području. Kažem new deala zbog toga što je svaki čovjek na tom području dragocjen.

Pa one koji se brinu za to, kakve je zakone imao Obrenović za vrijeme svoje vladavine? Ili kakve je zakone sklopila Srpska pravoslavna crkva koja je ugovore sklopila sa RH kakve je sklopila sa svim drugim vjerskim zajednicama u RH. Nas u ovom trenutku je briga da taj kraj počne sa procesom oživljavanja. Taj proces oživljavanja treba krenuti sa izgradnjom infrastrukture.